To znamená... Je to debata. Můžeme debatovat například o tom, že mimořádná schůze by měla jinou strukturu té diskuse vůbec, že by tam byly časové limity nebo že by se přesně věděla hodina a čas hlasování, protože na druhou stranu bezbřehé propuštění mimořádných schůzí znamená, že by opozice o čtyřiceti členech byla schopna zablokovat celkově Sněmovnu, protože by byly jenom mimořádné schůze. To samé, co říkal kolega pirát, že někdy jsou bezproblémové body, tady zase souhlasím s panem Stanjurou, z bezproblémového se může stát problémový, protože po něm následuje nějaký, kde hrozí politický střet, a každá hodina debaty se může hodit straně, která zaujímá nějaký postoj. Já si myslím, že jsem předložil dobrý podklad pro tuto debatu.

Mně by to nevadilo.

Veta nenarazila na problém, až teď ve Sněmovně, a já to považuji spíš za rétoriku.

To není pro opozici ani pro vládní koalici, protože je tam jasně zakotveno právo a možnost menšiny zablokovat to, aby se nějaká důležitá zpráva projednala jenom ve výboru. Ochrana menšiny tam je koncipována, myslím si, dobře. Budu rád, když tady optimisticky řeknu, že se těším na konstruktivní debatu ve výborech i na plénu. Dneska jsme to tady demonstrovali jasně. Věřím, že na výborech už to může být mnohem racionálnější, a uvidíme, jak dopadne hlasování. Já vám všem, kteří hlasují pro, děkuji předem za podporu.

Prosím, máte slovo.

Jak asi bude konstruktivní, když předkládáte změnu jednacího řádu, o které víte, že pro řadu opozičních klubů jsou tam naprosto nepřijatelné věci?

Můžeme v klidu, bez časového stresu ve vaší kanceláři diskutovat, co bude opravdu dobré pro všechny a opravdu přijatelné pro všechny, a pak tady ten konsenzus můžeme prohlasovat třeba klidně v prvním čtení. Děkuji.

Samotný návrh tu leží od prosince 2018.

Jestliže pan Kalousek říká, že jsou tam nějaké zásadní body, se kterými nesouhlasí, buďme tedy konkrétní. Které to jsou? Protože podle zápisu, který zase jsem rozeslal a který měli možnost ovlivnit a upravit všichni členové pracovní skupiny, tohle je jeho finální podoba, na všechno jsou doklady, a tehdy to problém nebyl. Tady už je to větší politika. Pak to tedy neprojde vůbec. Já na tom nelpím, protože to není jenom moje dílo.

Zřejmě je to moje profesní chyba, že jsem si tedy neobešel to na ty podpisy, že jsem si usnadnil život tím, že jsem to podepsal sám a podal sám, protože já myslím, že bych ty podpisy získal. Takže ještě jednou, prosím o podporu do druhého čtení. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Farský. Děkuji za slovo. Řeší něco, co je problémem a co je potřeba co možná urychleně, vydáním dalšího předpisu, další komplikací právního řádu, zrušením zaběhlých pravidel, zrušením zvykových pravidel, co je potřeba měnit? A nad tímto návrhem zákona prostě odpověď na všechny tyhle otázky je ne. Protože když se podíváte, třetí čtení rozšíření hodin a já to zopakuji, tento týden jsme měli dvakrát hodiny pro třetí čtení a prostě třetí čtení nebyla, která bychom projednávali. Proč je tedy potřeba prodlužovat je o další hodiny, když my to už dneska ten prostor je naprosto dostatečný nevyužíváme? Zatraktivnit interpelace. Tak ať na ně chodí pan premiér a ministři a budou atraktivní. Když tady promlouváme do zdi k nepřítomným ministrům, tak to skutečně příliš atraktivní není. Ale opět, k tomu není potřeba měnit jednací řád. Ono skutečně ze všeho, co se tam navrhuje měnit, jediné, co z toho vypadá, že dává smysl pro tu většinu, která tady teď je omezit práva opozice. Nedělejte to. Prosím, nedělejte to. Samozřejmě.

Prostě tu sílu na to máte. Ale pošlapáváte demokracii, protože kvalita demokracie se poznává tak jako kvalita společnosti podle toho, jak se chová v tu chvíli ke slabším. A vy máte pocit, že vám jednou můžeme překážet, tak nás preventivně zlikvidujete dopředu? To není dobře. To není rozumné a to není demokratické. Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechna přednostní práva, která mám poznamenána.

Já jenom navážu.